Ale to je ostuda tohleto, že to nechcete, nemáte odvahu to tady diskutovat.

To byl ten, který tady hrál to divadlo na pana čistého.

Co tady vykládá? A teď já nechápu, proč pan premiér Fiala, pane premiére, proč nevyzvete pana Farského, ať složí mandát.

Ale k tomu přece nepotřebuje být poslancem.

A navíc je to v přímém rozporu.